Tato povinnost byla zavedena již v současně platném zákoně, o čemž jsem mluvila, a nikdo nedal ustanovení za celou dobu trvání této zákonné povinnosti přezkoumat.

Tak kdybyste chtěli, tak do Státní opery můžete odvézt lednici, kulmu, a tak dále, protože tato společnost je uvádí na svém veřejném dostupném místě. Podle zákona vzniká, pokud máme čtyři výrobce elektrozařízení.

Tyto společnosti založily tento kolektivní systém. Takže se budeme bavit o tom, komu chceme na tomto trhu pomáhat. Posledním pozměňovacím návrhem, který se netýká této problematiky, je...

To je celé. Děkuji za pozornost.

A trošku tu problematiku z tohoto pohledu, mnozí z vás by řekli z rychlíku, ale ano, snažím se to trošku pochopit.

Přiznám se, nerozumím tomu, jsem příznivcem norem a závazných předpisů, které určují určité podmínky.